A z toho druhého konce, za těmi maturitami, teď musím jako členka správní rady, respektive předsedkyně Správní rady Univerzity Tomáše Bati požádat, aby ta věc skutečně byla řešena tak, abychom zachovali kontinuitu vůči vysokým školám.

Proto chci ještě apelovat skutečně na to, aby Ministerstvo školství se postaralo, aby tam byly podmínky, aby ti letošní maturanti si skutečně mohli ty věci dotáhnout. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl zareagovat na kolegyni Gajdůškovou, která tady prezentovala názor, že je nutné to odhlasovat, protože to vládní koalice odpracovala. Já si pamatuji desítky usnesení, která jsme prosadili z opozice, například kdy má skončit uzávěra okresů, například že se mají otevřít malé krámy. Podobných věcí jsme prosadili desítky a vláda s tím neudělala vůbec nic. Takže bych chtěl poprosit, aby tady nebyl prezentován názor, že tímto usnesením se něco odpracovalo a vyřešilo, protože žádné usnesení Sněmovny nemá přímý dopad do praxe.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Byť od mého včerejšího vystoupení mi přišlo pár nových emailů, tak se pokusím být co nejstručnější, aby ještě dnes došlo k hlasování a mohli jsme debatu na Poslanecké sněmovně ukončit. Děkuji předkladatelům, že zohlednili některé naše připomínky k usnesení a některé body opravdu i Piráti podpoří, zejména to, aby měli studenti více termínů a aby byl předložen plán narovnání dopadů. Zároveň bych chtěl požádat o upřesnění bodu